Druhou věc, kterou chci zdůraznit a zase to nepokládám za něco, co by nebylo v pořádku, protože víte, že jsme dlouhé roky v tomto funkčním období, ale i v předchozím funkčním období skrze různé komise pro spravedlivé důchody a důchodovou reformu napříč politickým spektrem hledali cestu, kde je politická shoda, jak přistoupit k tomu, abychom narovnali takzvané staré důchody, důchody starodůchodců, které jsou opravdu i přes zvyšování v předchozích letech stále velmi nízké a tady si troufám říct, že důchody těch, co odcházeli do důchodu v devadesátých letech, jsou skutečně stále nízké i přes ono zvyšování.

Děkuji vám. Děkuji, paní poslankyně. S přednostním právem je připraven pan místopředseda Bauer. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom velice krátce v reakci na mého předřečníka, pana kolegu Jurečku.